Normálně to nedělám, ale protože je to skutečně stanovisko sdružení dopravních podniků, tak já si vám dovolím ten dopis přečíst, a pak na základě těch údajů a berme to, že to je stanovisko tohoto sdružení, ne stanovisko mé nebo našeho klubu, ale protože mám zkušenost s provozováním, respektive z toho, že když město vlastní dopravní podnik, provozuje veřejnou dopravu, tak si myslím, že mnohé z těch argumentů stojí za zvážení a za debatu ve výborech. Já se omlouvám, pane předsedo, poprosím Sněmovnu o ztišení a vyslechnutí si jistě napínavého stanoviska dopravního sdružení. Napínavého jste říkal, pane místopředsedo?

Já se omlouvám, já jsem chtěl jenom motivovat poslance k vyšší pozornosti. Já věřím, že poslanci motivaci nepotřebují. Ale už to nebudu komentovat.

Sdružení dopravních podniků České republiky si dovoluje poznamenat, že jízdu bez platného dokladu ve veřejné dopravě lze považovat za takzvanou krádež veřejné služby, protože přepravní služby jsou jednotlivými dopravci poskytovány v režimu závazku veřejné služby. To platí jak pro České dráhy, třeba na úrovni státu u vlaků, i na úrovni krajů, ale u dopravních podniků je to na úrovni města, kdy města, ať už s vlastním dopravním podnikem, anebo s firmou, která zabezpečuje veřejnou dopravu, mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby.

Protože ty smluvní přepravní vztahy se v každém případě dějí vždy za spoluúčasti některého z veřejných rozpočtů, čímž se do něj dostává výrazný a zcela zřetelný veřejnoprávní prvek. Jsme přesvědčeni, že právní řád by měl obsahovat takové instituty, kterými lze účinně chránit veřejné rozpočty, například před zvyšováním nákladů na vymáhání pohledávek za neplacení jízdného cestujícími. A teď uvádí toto sdružení jedno číslo, které je opravdu velmi zajímavé, protože málokdy máme agregovaná čísla za všechna města či za všechny dopravní podniky.

O této skutečnosti však v důvodové zprávě k návrhu zákona není uvedena jakákoliv informace. Sdružení dopravních podniků se domnívá, že návrh zvyšuje finanční zátěž na straně dlužníka, současně návrh zvyšuje finanční zátěž na straně věřitele tady je ten dopad do veřejných rozpočtů obcí. Dále, že si legislativní návrhy z posledního roku vnitřně odporují, že návrh prohlubuje nerovnost účastníků před zákonem, návrh omezuje právo věřitele na soudní ochranu, návrh přinese odchylnost od trendu ve vyspělých právních řádech sousedních zemí a navrhovaná úprava přinese problémy účastníkům řízení, aniž by byl doložen pozitivní dopad na financování soudní sestavy, píšou. A teď podrobnější zdůvodnění, které uvádí toto sdružení. Návrh je v rozporu se současným obecným legislativním trendem ochrany dlužníka na úkor věřitele. Cílem všech právních úprav z poslední doby bylo vždy snížení finanční zátěže na straně neúspěšného podotýkám neúspěšného účastníka sporu.

Totéž Ministerstvo spravedlnosti však nyní předkládá návrh, který v konečném důsledku zátěž neúspěšného účastníka řízení zvyšuje o 150 %. Dle našeho názoru je rozpor ve filozofii obou návrhů evidentní. O ochranu dlužníka, jakkoli tato se nejeví jako vždy spravedlivá, se v případě předmětného ministerského návrhu rozhodně nejedná. Zátěž neúspěšné strany sporu se zvýší, zvýší se zátěž pro věřitele a v případě veřejné dopravy i zátěž pro veřejné rozpočty. Jediný rozdíl spočívá v tom, že namísto úspěšného účastníka sporu bude více inkasovat stát, což je uvedeno i v důvodové správě ke sněmovnímu tisku. Takže po té citaci dopis pokračuje: Návrh je též v příkrém rozporu s dosud prezentovanými stanovisky předkladatele k situaci v oblasti vymáhání pohledávek. Ministerstvo spravedlnosti dle našeho návrhu dává dlouhodobě jasně najevo, byť v rozporu s ekonomickou realitou, že náklady řízení na straně žalobce, věřitele, jsou v některých typech sporu minimální. Přece jenom, pane místopředsedo, fakt ten hluk je poměrně vysoký, takže poprosím kolegyně a kolegy... Já také prosím kolegyně a kolegy o ztišení i přesto, že stanovisko není tak napínavé, jak jsem si myslel. Stačilo by se však pro velmi hrubou orientaci v tématu podívat se na náklady soudu v souvislosti s rozhodováním o týchž typově podobných bagatelních či právní odbornost nevyžadujících věcech.

To vše děleno počtem případů, které daný vyšší soudní úředník či soudce rozhodne. Přitom soudy využívají stejně návodných formulářů jako účastníci řízení, a jeli to možné, tak i moderních a efektivních prostředků komunikace na dálku. Zatímco žalobce, věřitel, musí v téže věci provést minimálně tři úkony, za něž mu v případě právního zastoupení náleží náhrada nákladů 900 korun, a bez právního zastoupení nula korun, soud ve věci pouze rozhodne a žalobce, věřitele, zatíží tisícikorunovým soudním poplatkem. Záměrně v této úvaze ponecháváme stranou ryze administrativní náklady, které jsou značné jak na straně soudu, tak na straně žalobce.

To však považujeme za nepřípustný zásah do práva účastníka na soudní ochranu.